Proto říkám, ať mi někdo doloží, že rozsah majetku je špatně. Ať mi někdo z těch úředníků, a zadaly to ty resorty, ať mi někdo doloží, že se vyplácí náhrada za něco, co nezůstalo státu. Není to tak.

Děkuji. Prosím, pane poslanče.

V kontextu toho, o čem se zde dneska bavíme, a skoro 30 let po pádu komunistického režimu, to byla asi chyba a myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit. A to, co dostávali, dostávají stále ještě za službu komunistickému režimu, tak by mělo být podobným způsobem daněno. Po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. Já jsem tady celou dobu nezpochybňoval právě morální nároky církve na to, aby určitě došlo k nějakému narovnání.

Ta velmi těžce po revoluci, velmi těžce, obhajovala, kde získá nebo nezíská zpátky své majetky.

Prostě neřešilo. A získala to těsnou většinou Sněmovny ve chvíli, kdy to náhodou vyšlo. Já nezpochybňuji princip, ale zpochybňuji způsob a důsledek. Paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Není tady skoro nikdo z vlády, jsou tady pouze dva jediní ministři. A pardon, omlouvám se, neviděla jsem vás. Není se čím chlubit. Takže já navrhuji procedurálně, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministryně financí a ministra spravedlnosti. Ministr kultury tady je, ale myslím si, že by tady měli být minimálně ještě i tito další dva ministři této vlády. Ano, děkuji, je to procedurální návrh. Slyším žádost o odhlášení, jste všichni odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, který zní tak, že Sněmovna přeruší svoje jednání do příchodu paní ministryně financí a pana ministra spravedlnosti. Jsme v takové situaci, že můžeme hlasovat, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, budeme tedy pokračovat v jednání. Na řadě je faktická poznámka pana ministra Staňka.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím možná posunout celou debatu, která se neustále točí kolem finančního vypořádání za půdu a pozemky. Myslím si, že požadavek na přítomnost paní ministryně financí a pana ministra spravedlnosti je spíše pokusem obstruovat a přerušit tuto schůzi, protože odpověď sice neumím dát úplně přesnou, protože jsem nezpracovával tyto věci, nicméně podle studie Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, který si nechávalo zpracovávat Ministerstvo kultury, které bylo pověřeno ověřením výpočtů, tak tržní ceny zemědělské půdy se v daném okamžiku pohybovaly od 5 korun do 500 korun na jeden metr čtvereční v závislosti na výměře pozemku, jeho předpokládaném budoucím využití a lokalizaci. Podstatně nižší cena je vysledována u pozemku nad deset hektarů, mimo zástavbu a její okolí a ve venkovských oblastech. Vysoká tržní hodnota pak byla zjištěna rovněž na Brněnsku.

Já se omlouvám, pane ministře, vypršel váš čas k faktické poznámce.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Výsledkem hodnocení bylo ocenění jednotlivých typů nemovitého majetku církví a náboženských společností.

Děkuji. Nyní pan ministr Staněk je přihlášen s další faktickou poznámkou.